A také tam jezdí stovky, možná už i tisíce lidí, kteří nerespektují nezákonná vládní nařízení.

Proč Česká televize o tomto neinformuje?

To by možná taky mělo zaznít, paní poslankyně, za posledních 10 let, 20 let. Vím, že jste dostala ocenění ministra komunistické Československé socialistické republiky za svou tvorbu, to já vím, ale zajímalo by mě, kolik peněz na svou tvorbu jste dostala prostřednictvím České televize za posledních třeba 20 let.

Já si myslím, že veřejnost si zaslouží tuto odpověď.

A za druhé. Jaký má Česká televize nárok na vlastní názor? Česká televize tady není od toho, aby měla názor. Česká televize je tady od toho, aby poskytovala servis, za který si já jako koncesionář platím, a ne, aby mi vysvětlovala, že ona, Česká televize, má nějaký názor.

On už tady jeden takový radní byl, který vůbec nebyl apolitický.

Nepůsobil ve prospěch všech koncesionářů, kteří mu přispívali na plat každý den. Je to člověk, který je evidentně ve střetu zájmů.

A vy přece víte, že i když se Tomio rozhodne, že nebude obstruovat, tak máte přece to svoje svědomí.

Váš čas. Děkuji, pane poslanče.

Neumožním. Vy víte, že tohle, co děláte, sem nepatří.

Ještě to zkusíme jednou.